Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Pane místopředsedo, já teď budu za úplného vola.

Tím úplně nejkřiklavějším případem toho uvažování maximálně do konce volebního období je takzvané rouškovné neboli 5 tisíc korun k důchodu. Patnáct miliard! Že přidáváli se 5 tisíc jednorázově ke starobnímu důchodu, není to nic jiného než za zády natažená ruka do kapes vnuků toho příjemce starobního důchodu.

Představte si situaci, vystudovali jste nějakou školu, například třeba chcete být kadeřník, kadeřnice, začnete podnikat, vláda vám zavře provozovnu a potom po vás chce, abyste zaplatili odvody.